S poskytovateli lázeňské péče průběžně komunikujeme, například tento pátek proběhne jednání se Svazem léčebných lázní za účasti všech klíčových pracovníků ministerstva, kteří se danou problematikou zabývají. Chápu tlak ze strany pacientů, kteří prodělali COVID19 před delší dobou a stále mají dostatečnou hladinu protilátek, že se cítí být diskriminováni, ale rozvolňování, aby bylo trvalé, musí probíhat v postupných krocích, abychom byli schopni průběžně vyhodnocovat dopady jednotlivých kroků. Je naší dlouhodobou snahou podporovat rozvoj tohoto oboru a opět jej postavit na základ solidní evidence based medicíny, a právě proto je nyní zvažována podpora této oblasti v rámci vyjednávaného integrovaného regionálního operačního programu 2021 až 2027.

Z pohledu Ministerstva zdravotnictví je nutné zvýšit povědomí o přínosech lázeňské péče pro aktivní občany pečující o své zdraví, aby využívali jejího efektu, stejně tak jako to činí chroničtí pacienti. Závěrem mi dovolte, abych vás ujistil, že Ministerstvo zdravotnictví podporuje lázeňství v České republice a je naší dlouhodobou snahou navrátit lázně co nejdříve do běžného provozního režimu s odpovídajícím vytížením kapacit.

Děkuji velice panu ministrovi za odpověď i za informace, nicméně v rámci jeho odpovědi na začátku zazněla i zmínka o wellness provozech. Takže jenom možná, abych to shrnul, případně doplnil tu otázku.

U některých indikací už nyní je to vnímáno velmi negativně.

Přečtu omluvu.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, skutečně je to tak. My se pokusíme co nejdříve rozvolnit i hotelové služby, které vlastně by byly určeny pro samoplátce jako takové.

Vážený pane ministře, na stránkách nahlížení do Katastru nemovitostí se objevila zpráva, která upozorňuje návštěvníky stránek na změnu fungování portálu, která by měla začít platit již v červnu tohoto roku. Změna má spočívat v tom, že nepřihlášeným uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci nebo pomocí účtu dálkového přístupu do Katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální se pro tento krok údajně rozhodl proto, že začátkem tohoto roku došlo ke zhoršení fungování aplikace v důsledku enormního nárůstu počtu přístupů do této aplikace.

Proto je myslím namístě se ptát, nestačil by v rámci dosažení kýženého cíle šetrnější zásah v podobě například automatického Turingova testu?

Samozřejmě že nechci předstírat, že jsem v informatice tak doma, abych mohla formulovat konkrétní doporučení, spíše chci jen říci, že takové řešení považuji za nepřiměřené, a prosím o jeho přehodnocení.

Děkuji za slovo. Jde o dětské skupiny.

Děkuji za dodržení času a poprosím paní ministryni, aby odpověděla na vznesený dotaz v rámci interpelace. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Děkuji paní poslankyni za tu interpelaci.